No, tak to my si v SPD úplně nemyslíme, a bohužel to, co jsme projednávali s panem Jurečkou, bylo pouze formální z jeho strany, protože jsme se nedostali, a vidíme, že z toho, co jsme říkali, nejsou žádné závěry, že nejde o žádnou důchodovou reformu. Myslím, že to nejsou ani žádné parametrické změny. Myslím, že prostě jenom vláda chce šetřit, aby neměla takovou díru v rozpočtu jak v letošním roce, tak v následujících letech.

Takže co se týče důchodů, my rozhodně nebudeme hlasovat pro snížení valorizace, myslím, že je to špatná cesta.

Takže co se týče důchodů, my jsme zásadně proti.

Tak a teď mi dovolte k bodu číslo dvě, a to je konsolidační balíček.

Je to za přes 70 miliard a já si myslím, že to není správná cesta pro žádnou zemi ne pro Českou republiku, pro žádnou zemi.

Ale jestli s tím nezačne nějaká vláda, třeba naše vláda, ve které doufám my budeme za 2,5 roku, tak to prostě s touto zemí rozhodně nedopadne dobře. Vládní pětikoalice totiž hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na dnešní den mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit takzvaný konsolidační balíček, jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun, ten byl ale už za první pololetí vyčerpán.

Většinou se jedná o banky, rafinerie, nadnárodní korporace, které prostě dobrovolně ty finanční prostředky nebudou odvádět státnímu rozpočtu, když na ně někdo uvalí daně. A také to říká Lafferova křivka, že když prostě už to přeženete s zdaněním, tak to ty firmy dají jinam, dají to svým matkám, prostě investují to, jenom aby to nemusely dát státu, protože to pro ty společnosti nepřináší žádný užitek.

Prostě výdaje rostou, výdaje rostou neuvěřitelným tempem a vláda to prostě neumí zastavit. A my jsme přesvědčeni, že hlavně na výdajové straně by měla vláda šetřit. Vláda zvyšuje daně lidem, to znamená, tahá ty peníze z kapes občanům České republiky, místo aby šetřila sama na sobě.

Takže vláda na sobě sama nešetří, zvedla si platy, všem poslancům zvedla platy, i když jsme my byli proti a máme tam svůj návrh na zmrazení platů to s námi diskutuje o tom, jestli je zmrazení dobré, horší nebo špatné, ale neudělala, neudělala vůbec, vůbec nic.

Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Pamatujete si to? Pamatujete si ty billboardy? Pamatujete si otázky novinářů? Tak jaké daně nezvýšíte? No, všechny daně, ano, všechny daně nezvýšíme, žádné daně nezvýšíme! Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. Na co ty prachy potřebuje?

Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty u většiny druhů zboží a služeb.

A kdo si myslíte, že tu daň z nemovitostí zaplatí?

Dále tady máme spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků.

Protože máme obrovské odvody na sociální a zdravotní, odvádí to každý zaměstnanec a odvádí to za ně ještě každá firma. I tato vláda se zavázala, že to sníží o 2 procentní body, ale nesníží.